Poprosím k mikrofonu dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Seďa, který bude interpelovat pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Vláda nabídla tři tisíce korun plošné odškodnění pro všechny tehdy evakuované obyvatele, ale ze 136 individuálních žádostí uspěly u Ministerstva vnitra pouze dvě. Přitom při každém jednání se starosty bylo slíbeno odškodnění, a to jak občanů, tak firem. Dokonce sám Zlínský kraj uznal oprávněnost 40 žádostí. Teď se lidé po zamítnutí žádosti oprávněně cítí být podvedeni. To, že stát odpovídá pouze za škodu způsobenou přímou činností složek integrovaného záchranného systému, je sice pravda, ale uplatňované škody byly způsobeny rozhodnutím orgánů integrovaného záchranného systému. Proto by se stát neměl své odpovědnosti zříkat, a až se nalezne viník, tak tato odškodnění požadovat po něm. Pane ministře, zasadíte se osobně o odškodnění občanů a firem? Jsem přesvědčen, že potřebné finance by mohla odsouhlasit přímo vláda na základě žádosti vašeho ministerstva. Čekat na vyšetření a nalezení viníka může totiž trvat řadu let, protože na samotné místo činu se ještě vyšetřovatelé ani nedostali. Předem děkuji za pomoc občanům z postižených obcí. Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Holeček stahuje svoji interpelaci. Proto prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat paní ministryni školství. Prosím, máte slovo.

Tento trend je sice pochopitelný, ale trochu se bojím, že nevypovídá nic dobrého o výuce cizích jazyků v naší zemi. Nebo o systémovou chybu? Či snad o kombinaci obojího? Vážená již přítomná ministryně, vnímáte popisované tendence s podobnými obavami jako já? A jak vyhodnocujete jejich příčiny? A hlavně, co máte v plánu s tím udělat? Děkuji za odpověď. Děkuji. Prosím, máte slovo.

V tomto ohledu pracujeme na úpravě programů. Z hlediska platformy pro technické vzdělávání řešíme se zaměstnavateli způsob nastavení. Stejně tak budeme podporovat i nadále výměnné pobyty žáků v zahraničí, protože praktická zkušenost se ukazuje nejlepší.

Tolik stručně. Samozřejmě jsem připravena předat odpověď v detailním písemném provedení. Nechce položit doplňující otázku. Proto poprosím k mikrofonu pana poslance Seďu. Stahuje svoji interpelaci. Pana poslance Holečka prosím, aby přednesl interpelaci na pana ministra financí. Prosím, máte slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci plánovaného registru účtů. Nevěděl jsem, jestli sním, nebo bdím. Připravujete další a další šmírování a kontrolu poctivých a pracovitých lidí.

Po přečtení této studie, která obsahuje mnoho chyb a prakticky žádnou odpověď, jak budou data funkčně zabezpečena, jsem se zalekl, jak bude asi zacházeno s daty u plánovaného registru účtů. Táži se vás tedy na to, jak budou zabezpečena ta nejcitlivější data před možným únikem. Děkuji za odpověď. Já děkuji, pane poslanče.

Tudíž tedy ukončuji projednávání ústních interpelací.